Pokud tady paní ministryně Válková hovoří o absenci mezinárodních smluv, právě proto navrhuji ve svých usneseních iniciaci takových smluv a budu žádat vládu, aby iniciovala jednání pro sjednání takovéto smlouvy.

Hezké dobré odpoledne. Děkuji paní poslankyni Chalánkové. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pan poslanec Petr Bendl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Děkuji za slovo. Pane předsedající, dámy a pánové, když jsem viděl, že se nikdo nehlásí, aby podpořil paní poslankyni Chalánkovou, tak já tak učiním, protože ona zde mluvila velmi vstřícně napříč politickým spektrem, říkala: nechci to hrotit, chci ten výsledek a tak dále. Není možné, abychom se spokojili se situací, jak vypadá. Máme hledat všechny možné prostředky k tomu, abychom děti navrátili zpátky do rodiny tak, jak patří.

Nerozumím dvojímu přístupu naší legislativy, nejsem přes to odborník, možná mi paní ministryně vysvětlí, jak je možný dvojí přístup k občanům České republiky směrem do zahraničí, protože se prostě může stát a je běžné, že naši občané pracují různě po světě, nejenom v Evropské unii nebo ve státech, které s Evropskou unií sousedí. Myslím si, že to je chyba, a proto velmi pléduji za to, co tady navrhuje paní poslankyně Chalánková.

Děkuji panu poslanci Bendlovi. Dále s přednostním právem paní ministryně spravedlnosti Helena Válková. Prosím, paní ministryně, máte slovo. Já jsem byla vyzvána k upřesnění toho, co jsem tady řekla.

Čili vycházíme z evropské úmluvy a pokud ji kritizujeme, budiž, můžeme k tomu udělat odborný seminář. Děkuji paní ministryni Válkové. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážené dámy a pánové, bohužel nemůžu souhlasit s alibistickými vystoupeními členů vlády k tomuto případu. Ve zprávě, kterou jsme obdrželi, je napsáno, že už v lednu 2013 soud zprostil matku těchto dětí veškerých obvinění. To znamená, pokud nebyla v tomto okamžiku naplněna její práva, tak měla z naší strany jít okamžitě diplomatická nóta na Ministerstvo zahraničí Norska, která by žádala splnění jejího požadavku.

My musíme svoje občany chránit. Děkuji vám. Děkuji panu poslanci Šarapatkovi. Prosím, pane poslanče.

Je to občan České republiky, anebo není? Všechno ostatní by pro Českou republiku mělo být možná doporučující a podobně. Znovu tady důrazně říkám, že pro nás není klíčové to, jestli tady někdo trvale bydlí, ale klíčové je to, jestli je občanem České republiky, a v tomto ohledu bychom se za něj měli zasadit. To je nekonečné právní perpetuum mobile, zaměstnávání nekonečného množství právníků.

Chci se ještě vrátit k tomu, co tady bylo diskutováno při jedné z minulých debat, a to byla možnost využití institutu povýšení do diplomatického sboru.

Navíc podtrhuji ještě jednu věc, že podle mých informací, které mám z médií, nebyla matka k ničemu odsouzena, byla zproštěna všech obvinění, tak nechápu, proč jedna z těch opravných podmínek je, že by se měla za něco omluvit nebo že by řekla, že už se polepšila a podobně, když se ničeho nedopustila. Děkuji panu poslanci Bendlovi. Prosím, paní poslankyně. Ještě než se rozmyslí další, kdo by chtěli vystupovat, tak jsem tady zachytila informace, že nemáme dostatek možností k předávání informací o jednotlivých sporech. Právě proto je to jeden z bodů usnesení, že chci, aby vláda iniciovala takovouto smlouvu, která by umožnila předávání informací o jednotlivých sporech mezi naší stranou a stranou norskou.